A teď už opravdu budeme hlasovat. Nejprve návrh pana poslance Zahradníka na zamítnutí předloženého návrhu. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Zahradníka na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 236. Přihlášeno 98 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 61. Návrh nebyl přijat. Dále tu máme návrh paní poslankyně Pěnčíkové na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Pardon, omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a odhlašuji vás všechny.

Zahajuji hlasování o návrhu paní poslankyně Pěnčíkové na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 238. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí a zaznamenal jsem tady návrhy na projednání hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Prosím, pane zpravodaji. Má ještě někdo nějaký jiný návrh kromě těchto čtyř výborů? Přistoupíme tedy k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o přikázání k projednání výboru pro životní prostředí. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 239. Přihlášeno je 97 poslankyň a poslanců, pro 94, proti 1. Návrh byl přijat. Dále tady mám návrh na přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko, abychom přikázali návrh zákona hospodářskému výboru. Je to hlasování číslo 240. Přihlášeno 97 poslankyň a poslanců, pro 95, proti žádný. Třetím návrhem je návrh na přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, o čemž jsem zahájil hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 241. Přihlášeno 97 poslankyň a poslanců, pro 92, proti žádný. Posledním návrhem na přikázání je návrh na přikázání výboru pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro evropské záležitosti. Kdo je proti? Přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 93, proti 1. I výboru pro evropské záležitosti jsme tento návrh zákona přikázali.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Laudát. Děkuji. Já bych poprosil, až bude slavnostní pokládání posledního kubíku betonu v České republice, zda by nás premiér Sobotka nemohl připozvat včas. Děkuji. Konstatuji, že lhůta nebyla zkrácena a návrh zákona jsme přikázali k projednání výboru pro životní prostředí, hospodářskému výboru, výboru pro veřejnou správu a výboru pro evropské záležitosti. Končím první čtení tohoto návrhu zákona a končím také dnešní jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny. Přerušuji jednání Sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní.